Od počátku nešlo připustit, aby se na řešení této situace podíleli laici či ti, u nichž by mohlo dojít k ohrožení zdraví a života z hlediska neprofesionality či nekompetence. Stejně tak při zdvojkolejnění velení, tak jako podle rozsahu nebezpečí, kdy ze složek IZS buď velí velitel záchranky, velitel hasičů, nebo velitel policie, bylo jednoznačné, že zde musí jako velitel zásahu rozhodovat policie a s využitím pyrotechniků mapovat další možnosti.

V závěru mi tedy dovolte jenom faktograficky s ohledem na další obecně závazné právní předpisy konstatovat toto: Došlo k mimořádné události u státní organizace zřízené Ministerstvem obrany v objektu v majetku státu.

Zasahování do těchto kompetencí státu je bohužel nepřípustné.

Přes dva zmařené životy chci říct, že jsme rádi, že nedošlo k ohrožení zdraví a života dalších lidí a že je to alespoň tak, jak je. Ale občané přilehlých obcí čekají na řešení.

I proto jsme sem dnes přišli.

Děkuji vám za pozornost a za to, že jsem zde mohl vystoupit.

Přihlášku jsem podávala před třemi hodinami. Kolega Kováčik má pravdu.

Ale já vás uklidním. Já se do těch dvou minut vejdu.

Děkuji vám. S faktickou poznámkou pan poslanec Schwarz. Prosím, pane poslanče. Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já jsem poslouchal pana náměstka hejtmana pozorně a děkuji mu za to, co řekl, protože se shoduje s tím, proč si myslím, že jsme tu schůzi udělali.

Já si myslím, že dneska už s tím nic neuděláme. Vím, že asi naštvu kolegy, ale přesto dávám procedurální návrh: pojďme, přerušme tu schůzi, a to z toho důvodu až někdy do ledna nebo do té doby, než pan ministr bude opravdu z jeho složek znát jasné konkrétní viníky nebo věci, a z toho bych to udělal. Procedurální návrh na přerušení. O procedurálním návrhu dám hlasovat bez rozpravy. Pan předseda Kováčik má pozměňovací návrh k procedurálnímu návrhu. Děkuji. Pozměňovací návrh k právě předloženému procedurálnímu návrhu zní, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do termínu, o kterém mluvil pan kolega Schwarz, ale až zazní nejméně pět řádně přihlášených poslanců a poslankyní, tedy jejich projevů. Máme tady dva návrhy.

Konkrétní datum prosím. Přerušit do 19. ledna. A pan poslanec Kováčik má protinávrh s tím, že až poté, co zazní minimálně pět řádně přihlášených tady v Poslanecké sněmovně. Je tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat nejprve o protinávrhu pana poslance Kováčika, abychom přerušili do 19. ledna poté, co tady zazní minimálně pět řádně přihlášených. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 4, přihlášeno je 96 poslankyň a poslanců, pro 25, proti 29. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy dále hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Schwarze, abychom dnešní jednání ihned přerušili do 19. ledna příštího roku. Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Schwarze. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.